Takový program nelze doplnit, obnovit, znovu nastavit, prostě a jednoduše nemůžeme těm lidem pomoci. To bych rád slyšel, proto, paní předsedající, navrhuji zařadit nový bod, a to Dopady rozpočtového provizoria na sociální oblast, a jak jsem řekl, je to za 9 bod právě u tady této 4. probíhající schůze.

Nový bod, o kterém dám hlasovat, jsem si poznamenal. Další přihlášená v pořadí je paní poslankyně Kovářová. Paní místopředsedkyně, máte slovo. Chci ze zeptat, zda... Děkuji za slovo.

Je to mimořádně špatný nápad, zamítněme ho. Důvodů je celá řada. Ten hlavní je naprosto jednoduchý onen rozpočtový plán na příští rok je mimořádně špatný. Slyšeli jsme a asi ještě uslyšíme řadu argumentů, proč návrh státního rozpočtu z dílny Ministerstva financí a ministryně Aleny Schillerové naopak přijmout. Všechny jsou stejně špatné nebo ještě horší než návrh samotný.

Děkuji. Všechny návrhy jsou stejně špatné nebo ještě horší než návrh rozpočtu samotný. Za prvé, slyšeli jsme tady a možná ještě uslyšíme, že rozpočtové provizorium je nezodpovědné. Za druhé, jde prý o nejlepší návrh rozpočtu na příští rok, jaký lze udělat. A za třetí, potřebujeme rozpočet, který nás vyvede z krize, a návrh paní ministryně v demisi je údajně právě takový. Tedy k tomu prvnímu. Nic nekonečně dramatického se nestalo.

Naším cílem je připravit úspornější a ekonomicky zodpovědný rozpočet. To trhy pochopí a přijmou to. Řeknu jen několik čísel.

Kdybychom přijali návrh Ministerstva financí, bude to znamenat 1 bilion a skoro 200 miliard schodku za tři roky.

Takhle prostě dál nelze pokračovat.

To je cesta z krize. V posledních letech jsme zaťali pod vedením Andreje Babiše a Aleny Schillerové skutečně mimořádnou dluhovou sekyru do těla naší společnosti. A co je výsledkem?

Obrovská inflace, která je aktuálně na 6 procentech a na konci roku možná i na 8 procentech. A jak to bude vypadat dál, to nikdo neví.

V tom nelze pokračovat. Drahá je obsluha státního dluhu, která hrozí udusit i ty malé náznaky růstu, které snad někde vidíme. Stačí si otevřít stránku s výsledkem emisí státních dluhopisů.

Takto zkrátka nelze pokračovat. Jaký signál bychom tím vyslali trhům? Bude to signál, že hodláme pokračovat v utrácení peněz, které nemáme. A jaká bude odpověď trhů? Další inflace, další zdražování obsluhy našeho už tak velkého státního dluhu, prohloubení nerovnováhy a krize. Proto je nutné schodek 377 miliard nejen odmítnout, ale demonstrativně ho smést ze stolu.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Jenom, kolegyně a kolegové, pro pořádek. Ti z vás, kteří dneska mluvili, byť s přednostním právem, tak začátek schůze je určen k tomu, aby padaly návrhy na úpravu schůze.

Já vám děkuji.